Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, nechci se pouštět do politické přestřelky, která se tady rozpoutala mezi jednotlivými stranami a jejich protagonisty. My tento návrh zákona podpoříme a budeme chtít, aby prošel prvním čtením do diskuse. Považujeme návrh zákona za první skutečně proreformní návrh zákona, co se týká důchodového zabezpečení, systému důchodového zabezpečení. My všichni víme, jak dlouho se vedou debaty. My všichni víme, jak křehký je ten systém, jak říkala v předchozím vystoupení paní kolegyně. To znamená, tento návrh zákona vnímáme jako výstřel prvního proreformního kroku, který si určitě zaslouží během dalších čtení a práce ve výborech řádnou diskusi, eventuálně změny technických parametrů anebo i věcných záměrů tam, kde to bude potřeba. Ale já bych se přiklonil k tomu, a chtěl bych vás požádat, abyste zvážili možnost podpory tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji vám.

Děkuji za slovo. Teď budu mluvit ke kolegyním a kolegům ze sociální demokracie. Protože musím.

Tomu bych i možná lidsky nebo politicky rozuměl. To je pravda.

Dobrá. My jsme to uznali. Všechny legislativní nedostatky a chyby jsme odstranili. Horní komora nám to poslala zpátky bez legislativních chyb, bez legislativních nedostatků. A jaký byl výsledek?

Nechtějí! Měli několik šancí, minimálně dvě. To je minimálně třetí za poslední dva roky. Dvakrát se vymlouvali na legislativní nedostatky. Slyšeli jsme od navrhovatelů, že jsou připraveni spolupracovat na případném odstranění legislativních nedostatků.

To je asi logické. Na tom není nic divného.

Takže to jsou všechno výmluvy.

Poděkujte zaměstnavatelům. Ti platí důchodové pojištění. Žádná vláda. Žádná! Ani tato. Ani minulá. Ani budoucí.

Takže jestli máme někomu poděkovat, tak zaměstnavatelům, zaměstnancům, živnostníkům a drobným podnikatelům. Ale mohli jsme je přidat jenom proto, že ti, kteří produkují hodnoty, platí daně, platí důchodové pojištění, nám to umožnili. Tak už tady přestaňte chodit a říkat: za nás to je tak jak nikdy.